Já moc děkuji za slova pana premiéra, nicméně už kolegům, kteří tady vyzvídali, kam můj dotaz směřuje, bylo řečeno, že právě do oblasti zabezpečení těch sítí, což jste mi bohužel neodpověděl.

Takže spíš opravdu bych čekala vaši odpověď na téma zabezpečení takovýchto připojení. Děkuji. Pan premiér má zájem o odpověď, ano.

Prosím, máte slovo. Děkuji za doplňující otázku.

Jenom bych chtěl říct, že my chápeme kvalitní digitální infrastrukturu jako pevnou součást nejen digitální ekonomiky, ale i něco, co je naprosto nezbytné pro běžný chod našeho státu, a považujeme za samozřejmé, že nejde jenom o vybudování infrastruktury, ale jde o to, aby ta infrastruktura co nejlépe fungovala a aby byla dostatečným způsobem zabezpečená, aby nedocházelo k tomu, co vy ze své minulé zkušenosti jste zažila a před čím varujete.

Z dosavadních zkušeností můžeme říct, že systém zabezpečení a ochrany je kvalitní. Děkuji za dodržení času. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Marie Pošarová, která byla vylosovaná na druhém místě, připraví se poslanec Radek Koten.

Německo jde ještě dál, uvolní 200 miliard eur na ceny elektrické energie, což je proti všem pravidlům jednotného volného trhu, jestli tomu tak můžeme ještě nyní říkat. Pokud to udělají, popřou funkčnost Evropy v energetické politice. Jaký máte plán vy pro naše velké podniky? Jaké kroky podniknete, pokud toto Němci udělají? Protože v německé televizi o tom mluví tak, že to berou za hotovou věc. Já jsem k tomu dělala pozměňovací návrh, který měl zastropování cen řešit i u velkých podniků, bylo to ignorováno. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Nyní má slovo pan předseda vlády.

Takže srovnávat to sice není jednoduché, ale přesto můžeme. Německo přijalo to tady zmiňujete, stejně jako my snížení daně na energie. Naše vláda v oblasti pohonných hmot snížením spotřební daně, v oblasti elektřiny odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje energie, udělali jsme v České republice. Na rozdíl od Německa my jsme zregulovali maloobchodní ceny pro domácnosti, živnostníky, menší firmy a střední firmy zastropováním cen elektřiny na 6 korun s DPH a plynu na 3 koruny s DPH bez distribučních poplatků. Co se týká příspěvku v ohrožených skupinách v boji proti cenám energií, k tomu přistoupilo jak Německo, tak Česká republika a k tomu se přidávají i další evropské státy. Pokud jde o podporu velkých podniků, kterou jste také specificky zmínila, stejně jako Německo i česká vláda přišla s celou řadou programů, výzev a podpor. Jedná se například a konkrétních kroků jedná se například o odpuštění poplatku za podporované zdroje energie, za každou spotřebovanou megawatthodinu nebudou muset podniky platit tento poplatek, což je 599 korun včetně DPH.

Firmy, tedy velkoodběratelé elektřiny a plynu, budou moci od počátku listopadu zažádat o podporu v celkové výši až 30 miliard korun. A děláme další kroky. Já je tady nemám čas ani všechny vyjmenovat, ale připomenu některé, po kterých volali podnikatelé, po kterých volal Svaz průmyslu a dopravy, po kterých volala Hospodářská komora.